Druhou oblastí pozměňujících návrhů je oblast dejme tomu výstavby v národních parcích. Řeší zástavbu, zásady zástavby, ale také nakládání s pozemky v majetku státu.

Takže myslím si, že kde jinde než v národních parcích bychom očekávali jako návštěvníci přírodu minimálně dotčenou zásahy člověka, přírodu ponechanou svým vlastním procesům.

Takže k tomu směřují i mé ostatní pozměňovací návrhy.

To je jeden z těch návrhů. Další je, aby rozšiřování zastavěných a zastavitelných území obcí bylo možné jen v odůvodněných případech, a to z naléhavých důvodů jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody a krajiny.

Jsou to podle mého názoru pozměňovací návrhy, které se snaží co nejvíce chránit přírodu před lidskou činností, a tím ji udělat přitažlivou a zajímavou. To říkám zcela otevřeně.

Už jsem tady jednou říkal, že jsem se ptal ať třeba kolegy Zahradníka, ale i třeba zástupců starostů obcí na Šumavě, jak si vlastně představují ty národní parky, nebo konkrétně tady Národní park Šumavu.

On tady vysvětloval, jak to bylo.

Ale jsou tam i jiné další věci.

Například vyškrtnout základní cíl národních parků.

Je to samozřejmě jakási legitimní představa. Já ji nikomu neberu.

Takže takovéto národní parky já nechci, takto si je nepředstavuji.

Děkuji za pozornost. Máme před sebou tři faktické poznámky, a to pánů poslanců Klána, Zahradníka a Votavy. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. On tady říkal, že se nejedná o lex Šumava. Já už jsem v této Poslanecké sněmovně několik let, druhé volební období, a vždycky kamenem úrazu byla jenom Šumava.

Takže opravdu i média říkají, že je to lex Šumava, i když to není pravda, protože ten zákon má samozřejmě větší dopady než jenom na Šumavu. Ale o Šumavě je potřeba se bavit, je potřeba si vyjasnit, jaké postavení mají obce.

A to já samozřejmě budu hájit. A samozřejmě ještě potom v podrobné rozpravě odůvodním ten předložený pozměňovací návrh.